Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, budu stručný. Na začátku našeho volebního období při jednání o vytvoření orgánů Poslanecké sněmovny nevznikl, na rozdíl od minulosti, orgán, který byl celou dobu součástí orgánů Poslanecké sněmovny, a to stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Práci Kanceláře měla na starosti při dělbě práce paní první místopředsedkyně Jaroslava Jermanová a pověření členové klubů, kteří měli dbát na to, aby jednotlivé požadavky byly realizovány.

Stanoví se, že uvedená komise bude ustavena podle zásad poměrného zastoupení.

Pan poslanec Votava. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěl bych podpořit tento návrh. Vím, o čem mluvím, protože jsem byl dlouhá léta členem této komise a byl jsem i jejím předsedou. Tato komise má být partnerem Kanceláře Poslanecké sněmovny, partnerem pro pana kancléře, nemluvím jen o spolupráci, ale samozřejmě o tom, aby schvalovala různé návrhy, které jdou ze strany jak Kanceláře Poslanecké sněmovny, tak samozřejmě od samotných poslanců.

Proto apeluji, abychom tuto komisi ustavili a aby začala pracovat. Já vám děkuji, pane poslanče.

Nikoho nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Táži se pana místopředsedy, zda si chce vzít závěrečné slovo předtím, než otevřu podrobnou rozpravu.

Stanoví, že uvedená komise bude ustavena podle zásad poměrného zastoupení. Já vám děkuji, pane místopředsedo, a táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Zahajuji hlasování o návrhu usnesení, tak jak bylo předneseno. Kdo je proti? Přítomných poslankyň a poslanců je 144, pro návrh je 133, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen a stálá komise byla zřízena. Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu.